Já si myslím, že to je i víc, ale respektuji nějaké politické limity a alespoň těch dvacet, které dokázal pan ministr rozdat přes prázdniny oproti svému původnímu návrhu z června, alespoň těch dvacet by bylo milých. Jak jistě víte, podle zákona o jednacím řádu se rozpočet v prvním čtení nezamítá. Buď se propouští do druhého čtení, nebo se vrací s doporučením, jak ho přepracovat, proto si dovolím jménem poslaneckého klubu TOP 09 předložit následující návrh usnesení: Doporučuje vládě následující změny:

Lhůta pro předložení nového návrhu 20 dní od doručení usnesení Sněmovny předsedovi vlády.

Děkuji. Omlouvám se, paní kolegyně mě informovala, že ještě nebyla, ale já ji teď otevírám.

Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura a pan zpravodaj Votava.

Ty mandatorní výdaje nejsou ani vyšší ani nižší, čímž nezpochybňuji debatu na téma strukturálního deficitu, ale ta čísla jsou prostě taková. Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Prosím, pane předsedo.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji paní poslankyni Chalánkové za její faktickou poznámku. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Po něm pan předseda Votava. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V té záplavě čísel, kterou jsme slyšeli jak ve vystoupení pana ministra financí, pana premiéra, pana předsedy klubu TOP 09 poslance Kalouska, bychom se mohli ztratit.

Já se za nás vyjádřím pouze k těm základním parametrům rozpočtu a tam, kde my vidíme největší chyby, které vláda předkládá.

Je to pokračování politiky zdroje jsou, odkládání, neustálé odkládání snahy mít vyrovnaný či přebytkový rozpočet.

Letos zažíváme poměrně silný ekonomický růst. Velmi často vedeme debatu s panem ministrem financí na rozpočtovém výboru, co je hlavní příčinou.